Jenom krátká reakce.

Budeme zde rozhodovat o tom, jakým způsobem bude vypadat demokracie do budoucna v této zemi a co budeme ochotni, nebo nebudeme ochotni tolerovat, a to nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v naší společnosti. Věřte, že to je poměrně klíčové hlasování, které o mnohém rozhodne a mnohé ukáže. A za sebe říkám, že zažívám velké zklamání a rozčarování, že k tak zásadní věci neměl odvahu vystoupit alespoň jeden člen vlády, který by řekl stanovisko když už ne za vládu, tak alespoň za sebe. Protože v praxi se říká, že mlčení znamená souhlas. Máte slovo, pane předsedo.

Nikoliv oko za oko. To je jedna z věcí.

A on přesto je ochoten pracovat na smíření. Na to, co je člověk schopný udělat druhému člověku, na to se nesmí zapomínat.

Šířit je dál jako jed. Děkuji, pane předsedo. Znovu se ptám, zda se ještě někdo hlásí s přednostním právem. Není tomu tak. Tedy znovu konstatuji, že tato schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a navržený pořad zní odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Čili nyní budeme rozhodovat o pořadu uvedeném v žádosti, tak jak jsem ho zde přečetl. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím.

A já zahajuji hlasování o pořadu schůze.

Kdo je proti?

Znamená to, že nebyl schválen navržený pořad schůze. Jsme v situaci, kdy je zde žádost o kontrolu hlasování, které samozřejmě vyhovíme.

Pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Zpochybňuji hlasování. Ano, je zde návrh pana předsedy Stanjury o zpochybnění hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Hlasování tedy bylo zpochybněno. A budeme znovu hlasovat o návrhu pořadu schůze. Já myslím, že vás znovu nemusím seznamovat s tím, o čem budeme hlasovat, že je to všem jasné. Pokud ne, rád to přečtu znovu. Je zde žádost o odhlášení.

A já zahajuji znovu hlasování o pořadu schůze. Kdo je prosím pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Přesto zde mám potřebu říct jednu věc. Zásadní zodpovědnost ležela na hnutí ANO, na vás, milé poslankyně a poslanci, jakým způsobem se zachováte, koho chcete mít v čele Poslanecké sněmovny a kdo nás bude reprezentovat.

Tímto jste, kolegyně a kolegové z hnutí ANO, převzali zodpovědnost za hodnotovou orientaci politiky České republiky.